Jsem přesvědčený o tom, že v tuhle chvíli ani tady nejsme schopni jednoznačně rozhodnout, které z těch názorů jsou úplně správné a které ne, a že na sebe asi budeme muset vzít určité riziko. Přesto bych se ale rád o jednom tom riziku zmínil a to je riziko, zda nejsme s tímto pozměňovacím návrhem v rozporu s legislativou týkající se ochrany hospodářské soutěže. A jak mám zprávy, tak předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže informoval Ministerstvo zdravotnictví o tom, že tam problém existuje. My jsme ale jako poslanci ten názor nedostali. Zatím jsem ani neviděl, že by byl veřejný. Proto bych chtěl pana ministra požádat, zda by nás s tímto stanoviskem seznámil, abychom před závěrečným hlasováním věděli, jestli můžeme pro ten pozměňovací návrh zvednout ruku, nebo ne. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Začal bych tím, co říkali předřečníci, nebo poslední předřečník. Pokud jde o vlastní návrh týkající se transpoziční změn a reexportů, nemáme výhradu úpravy po předložených pozměňovacích návrzích.

Pokud jde o pozměňovací návrh, který se snaží protlačovat, nebo spíše potlačovat podporu monopolu, který je ve vztahu mezi výrobcem a distributorem, který vede k dodávání určitých léků jenom do vybraných lékáren, tak tento návrh podporujeme, protože se domníváme, že v lékárnách, tam, kde pacient lék požaduje, by lék měl být distributorem opatřen. Pokud jde o názory z našeho klubu, tak jenom za pana dr. Skalického, který je na služební cestě, konstatuji, že jeho pozměňovací návrhy, které se týkají možnosti vydávat opatření obecné povahy pro Ministerstvo zdravotnictví, i když nebyl ten návrh vydán SÚKLem apod., podmínky kvalifikace pro prodejce, tak oba tyto návrhy budeme jako TOP 09 a Starostové podporovat.

Musím také konstatovat, že ten návrh byl předložen jednak bez důkladné analýzy, bez stanoviska SÚKLu. Byl předložen jako přílepek, protože se týká zákona o veřejném zdravotním pojištění, který nebyl otevřen, a že podle nás přináší minimálně určitá rizika na zvýšení nedostatku zejména těch biosimilars, protože není dostatečná řada zkušeností, která by dokázala odhadnout, zda nebudou, nebo budou některé léky zadržovány a registrovány později, než by bylo záhodno, díky tomu, že to nebude výhodné pro výrobce. Vstupní ceny léků jsou u nás relativně nízké, takže i to snížení biosimilars a generik zůstane stále na výsledné úrovni nízkých cen léků, tak jak jsme si na to v posledních letech zvykli. Je nám to občas i vyčítáno. Takže ta rétorika, která se objevila například v usnesení asociace nemocnic, která nese slova, která by si téměř zasluhovala padesátých let, jak podporujeme hanebné marže a zisky výrobců, není tak úplně namístě. Jsou tu ještě další dva návrhy, které zmíním, a tím skončím. Jsou rovněž podány jako přílepky, musím konstatovat. Ale když už se ta praxe tady jaksi zavedla, tak je podpoříme. Já z toho nejsem nadšen. Celá ta věc vyžaduje důkladné prohovoření. Ale situace v lékárnách se zhoršuje přinejmenším tím, že řada drahých léků se přesunula do léků nemocničních v oblasti centrových léků. A navíc, jak jdou ceny léků dolů, tak klesají marže lékáren.

Děkuji. Děkuji panu poslanci Hegerovi, který byl zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi jenom pár poznámek k projednávání tohoto zákona i tomu, co tady zaznělo teď na půdě Poslanecké sněmovny. Nejprve k zákonu jako celku a k nastavení systému bránění reexportům.

Potom k některým návrhům, které tady zazněly k reexportům. Musím říct, že pokud by tady prošlo, že ministerstvo bude mít na zásah a případný zákaz reexportů dva pracovní dny, tak si moc neumím představit, že budeme schopni skutečně účinně zasahovat. Odpovím tady i prostřednictvím pana předsedajícího na dotaz pana poslance Kaňkovského, co se týče pozměňovacího návrhu, jehož autorem je pan poslanec Běhounek.

Nicméně byl jsem pak informován panem poslancem Běhounkem, že mluvil s panem předsedou a že se domnívá, že jde o nepochopení tohoto mechanismu.